Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, pustíme se tedy do volebních bodů. Osobně je mi trochu líto, že jsme ten důležitý předchozí bod museli přerušit, na druhou stranu jménem volební komise zase musím říci, že jsem rád, protože tu máme tři nedokončené volební body, které už jsou nedokončené dva, možná dvaapůl měsíce a bude dobré, když dotčené orgány se nám podaří naplnit tak, aby mohly pracovat v souladu se zákonem, jak je jejich povinností. Tento materiál jsme vám nerozdali na lavice.

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu II. s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví volební komise navrhuje volbu tajnou, III. s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Zmíněný návrh prezidenta NKÚ byl rozeslán všem poslaneckým klubům, a jak jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V tomto případě vždy my za komisi navrhujeme volbu tajnou. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu. Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Pane předsedo, máte slovo.

Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Můžeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl předseda volební komise, a to o otázce tajné volby.

Kdo je proti?